Děkuji. Připraví se paní poslankyně Richterová a následně pan poslanec Bláha. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Poprosím, abychom interní diskuse vedli mimo jednací sál.

Já nevím, jestli vůbec víte to, že když někdo nastoupí na mateřskou dovolenou, tak firma mu musí vyplatit ještě za tu dobu dovolenou normálně, klasicky, za celý rok.

V okamžiku, kdy ho nedrží, tak samozřejmě jsou nějakým způsobem za to popotahovány a mohly by být popotahovány a je to obrovsky složité v tomhle systému nějakým způsobem pracovat.

Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem. Faktická. Děkuji. Jenom uvedu na pravou míru, co řekl pan poslanec Bláha.

Pan poslanec Jiří Bláha, faktická poznámka.

Protože v okamžiku, kdy odpracuje, fiktivně odpracuje, je na té nemocnosti a na té mateřské dovolené a splní fond pracovní doby, což je 60 odpracovaných dnů, které ale neodpracuje, protože je na té mateřské dovolené, tak jí připadá nárok na celou dovolenou. Nastudujte si to, přijdete na to, že je to úplně jinak. Děkuji. Vyčerpali jsme faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

A to jim podle navrhovaného vládního modelu už neumožní přidané peníze dočerpat, což je také fakt. Připomínám, že vláda má zvýšení rodičovské ve svém programovém prohlášení a že měla od začátku v této věci podporu opozice, včetně občanských demokratů.

Proč jste zvýšení rodičovské dávno neschválili? Proč jste ho neschválili, když máte i podporu opozice? A odpovědi zní: Protože jste se neuměli dohodnout ani sami mezi sebou.

Pak jste přišli s návrhem navýšit rodičovskou na 300 tis. korun opět pro všechny.

Možná by taky chtěli zůstat doma s dětmi o rok déle, ale nerozhodli se takto, nebo si chtěli vzít třeba jen poloviční úvazek, jenomže nemohli čekat na to, až se vláda rozhodne, zda svůj slib z programového prohlášení splní, nebo nesplní.